Chtěl tady říci, že určitá improvizace a pan náměstek nás ujistil, že má pokoru před Poslaneckou sněmovnou jako zákonodárným sborem, ale právě tento výklad zákona by měl být ten, který umožní, abychom nalézali správná řešení, protože jak pan starosta tady v úvodu poděkoval složkám integrovaného záchranného systému, i my se skláníme před jejich profesionalitou, uvedl pan náměstek Drozd. Přes dva zmařené životy chci říci, že jsme rádi, že nedošlo k ohrožení zdraví a života dalších lidí a že je to alespoň tak, jak to je. Ale občané přilehlých obcí čekají na řešení. Oni se cítí ohroženi a v nebezpečí a já čekám, že všechny odpovědné orgány opravdu budou hledat to řešení, které umožní, aby je tohoto strachu zbavily. I proto jsme sem dnes přišli, ne proto, abychom slyšeli některé polopravdy a kombinace z hlediska interpretace různých protichůdných terminologií, ale abychom slyšeli terminologie související se zněním zákona.

Chtěla nám říci, že občané dotčených obcí se obrátili na naši Sněmovnu peticí, ve které tedy nejenom po nás, ale i po Ministerstvu obrany žádají odvoz veškeré munice a nebezpečného množství materiálu v areálu bývalých vojenských skladů v katastru obce Vlachovice a Vrbětice. Je to petice, říkala paní poslankyně Bebarová, která byla podána ještě před druhým výbuchem. Předpokládám, že za účasti obou ministrů i starostů dotčených obcí, i případné zájemce z vašich řad srdečně zvu, řekla paní poslankyně Bebarová Rujbrová. Prosím pány ministry, aby nerušili řečníka.

Přes sliby, jak rychle půjde odvoz munice, jak se vše překontroluje, odjel zatím jen jeden jediný kamion. Zdá se, že měli pravdu ti, kteří varovali před tím, že bude vše trvat minimálně rok. Vláda rozhodla již před řadou měsíců o znovuzprovoznění vojenského muničního skladu v Květné s tím, že se z něj stane jakýsi sklad integrovaného záchranného systému. Ale položila další otázku. Už máte jasno v tom, kdo bude tento pro armádu nepotřebný sklad provozovat? Očekávala bych, že to bude Ministerstvo vnitra, a doufám, že nejsou pravdivé informace o tom, že chcete, aby sklad nadále provozovala armáda. To by bylo z řady důvodů velice nešťastné, například proto, že ve skladu chce umisťovat výbušniny, které jsou majetkem soukromých firem, a svým způsobem byste přenášeli odpovědnost na armádu. zeptala se paní poslankyně Černochová. Kdo ji bude provozovat? Kdo ji bude financovat? A jaké budou následující kroky? Náčelník Generálního štábu na jednání výboru pro obranu žádal, jak nás paní poslankyně informovala, aby nasazení armády, která hlídá pásku, bylo co nejkratší. Vojáci jsou v oblasti již přes dva měsíce. Chtěla bych se proto zeptat pana ministra obrany, jak dlouho tam ještě budou. Předpokládám, že páni ministři, tedy pan ministr obrany a pan ministr vnitra, by již měli znát odpověď, vyjádřila naději paní poslankyně Černochová. A pokračovala v přímé řeči:

Jaké jsou z toho vyvozeny důsledky?

Obecně by mě zajímalo, co vyplynulo z analýzy legislativy, kterou jste si určitě vypracovali, a kdy zde ve Sněmovně můžeme očekávat nějakou ucelenou informaci o tom, co vláda podnikne v legislativní oblasti. Na výboru pro obranu zaznělo, že hejtman kraje měl vyhlásit krizový stav. Chtěla bych se tedy zeptat, ptala se paní poslankyně Černochová, zdali jste prověřovali činnost samosprávy a integrovaného záchranného systému. Pokud ano, s jakým to bylo výsledkem. Nalezli jste nějaká bílá místa a jaká opatření v budoucnu váš resort připraví? Děkuji, řekla ona, protože očekávala odpovědi.